Pokud vezmete veřejnoprávní smlouvy, které jsou, a podíváte se a jezdíte po České republice, tak víte, jak funguje měření rychlosti. Řeknu vám to na příkladu. Pojedete k nám do Krkonoš. Jedete po dálnici D11, tam vás může někde změřit svými raketami státní policie, dopravní policie dálničních oddělení.

Tam je pouze informativní radar a znovu vám říkáme: Jedete k nám do hor, tady nejste na dálnici. Tam vás nikdo nezaznamenává, pouze vám dáváme informativně, že jedete příliš rychle v obci. A takto to pokračuje dále přes další obec, která už je součástí města Trutnov, kde máme také informativní radary a kde vás upozorňujeme, že opět porušujete rychlost jízdy. Projedete městem Trutnov a pokračujete dál na hory a projíždíte po poměrně široké silnici, kde v minulosti zemřeli tři lidé na přechodu pro chodce.

Pokud zde někdo hovoří o tom, že městské policie mají byznys z toho, že měří rychlost jízdy, a že to dělají i v místech, kde nebyly zřízeny, od toho je výkon dozoru, který provádí Ministerstvo vnitra.

Ovšem položme si otázku, a na to by mohl odpovědět třeba i pan ministr vnitra, jestli personální stavy u dopravní policie jsou tak dobré a v takovém početním stavu, aby frekvenci měření rychlosti jízdy, kterou provádí Policie České republiky a zároveň obecní policie, bude taková, anebo zda se podstatně sníží. Požádal jsem o stanovisko ředitele dopravní policie Policejního prezidia České republiky a dotazoval jsem se ho, zda je Policie České republiky připravena převzít radary, které má obecní policie, ať ty přenosné, nebo ty stacionární, a zda je připravena je obsluhovat. V případě, že ne, tak obce, které do toho investovaly, jsou to pro ně vyhozené peníze, protože obce jako takové samy měřit rychlost jízdy nemohou.

Ředitel dopravní policie říká, že nebudou personálně schopni měřit rychlost jízdy a že by v případě, že by byly stacionární radary, museli přijmout do pracovního poměru, nebo možná do služebního poměru, desítky nových osob, které by ta data z těch radarů vyhodnocovaly, a že to opatření, které je zde v § 3c odst. 3 navrhováno, určitě nepovede ke zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Připravil jsem pozměňovací návrh, protože se domnívám, že na našich ulicích, na našich silnicích nemají umírat lidé. A pokud se podíváte do policejních statistik, tak sice kriminalita klesá, ale bohužel, bohužel, dopravní nekázeň řidičů je taková, že se zvyšuje počet dopravních nehod, v mém okrese dokonce i počet těžce zraněných a mrtvých, zvyšuje se počet osob, které řídí po požití alkoholu nebo psychotropních a omamných látek.

Za prvé, zcela vypustit tento prolobbovaný odstavec a nechat současný stav, kdy městské policie na základě veřejnoprávních smluv měří rychlost jízdy v obcích, protože Policie České republiky není schopna, znovu opakuji, a je na to i papír z Ředitelství služby dopravní policie, není schopna převzít tyto činnosti z kapacitních důvodů a plnit tento úkol v tom rozsahu, v jakém je plněn dnes. Druhou variantou by bylo, že bychom vyšli vstříc tomu, že si někdo stěžuje, že jsou zřizovány městské policie za účelem tohoto byznysu a pracují desítky, popř. i stovku, kilometrů od obce, kde byly zřízeny. Takovým omezením by bylo, že veřejnoprávní smlouva podle § 3a a 3b smí být uzavřena jen za účelem výkonu oprávnění strážníka měřit rychlost jízdy vozidla podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích a obecní policie může takové oprávnění měřit rychlost jízdy vykonávat pouze na územním okrese, kde byla zřízena.